V prvním čtení tohoto návrhu zákona jsme si mnohokrát vyslechli otázku, proč vláda přichází s návrhem zákona, který má mimo jiné zamezit krácení tržeb a daňovým únikům v maloobchodě a pohostinství, když podle některých studií tyto podvody představují pouze 5 % z celkového objemu daňových úniků. Opozice se tak snaží vytvořit dojem, že hospodští a prodejci v maloobchodě jsou podle vlády největšími podvodníky, proti kterým je třeba tvrdě zasáhnout, zatímco zbylých 95 % daňových úniků nechává vláda bez povšimnutí.

Tuto procentuální demagogii je třeba důrazně odmítnout. Pracujeme s jasným faktem.

Naše koaliční vláda a především Ministerstvo financí přijaly celou řadu opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům v celé jejich šíři, a předložený návrh zákona je pouze jedním z mnoha opatření, kamínkem v mozaice, která má za cíl zastavit daňové úniky, a to ať už jde o malý, anebo velký podnik.

Dovolte mi tedy, abych zde alespoň některá z těchto opatření opozičním poslancům a koneckonců i veřejnosti připomněla. První.

Chceme jít však ještě dál.

Dalším krokem, který významně přispěje k omezení velkých daňových úniků v oblasti DPH, je zavedení povinnosti proplácet DPH, podávat takzvané kontrolní hlášení.

Dalším opatřením je prokazování původu majetku.

V současné době tomu tak však není.

Kromě legislativních iniciativ, kam bych mohla zařadit i zdanění surového tabáku, kde, jak víme, docházelo po celá léta k neplacení spotřební daně, chci upozornit i na zpřísnění některých již dříve platných opatření.